V této souvislosti je nutné zdůraznit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jedná s Evropskou komisí. Právě dokončovaná evropská legislativa přímo uvádí, že je možné kompenzovat náklady umožňující přechod k účinnějším technologiím. Dále návrh zákona v článku 1 bodu 2 obsahuje rovněž pojistku, že lze uhradit pouze efektivně a účelně vynaložené náklady po úspěšném řízení před Evropskou komisí. Tedy žádné prostředky nemohou být vyplaceny, aniž by tato podpora byla předem notifikována Evropskou komisí. Na jednání hospodářského výboru proběhla rovněž diskuse ohledně navrhovaných opatření posilujících ochranu spotřebitele a jejich dopad na trh mobilních služeb. Zde musím konstatovat, že jak úprava maximální doby přenositelnosti čísla nebo informační povinnosti o možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce v případě jednostranné změny smlouvy ze strany operátora zvýší konkurenční prostředí.

Posledním bodem, který chci zmínit, je nový způsob stanovení výše sankcí, které bude moci udělit Český telekomunikační úřad. V tomto ohledu výše sankce bude odvozena od procenta z čistého obratu pachatele přestupku, což zohlední ekonomickou sílu tak, aby ta sankce mohla být odrazující. Je však samozřejmě jasné, že Český telekomunikační úřad musí dodržovat zásady správního trestání, aby v případě přezkumu u soudu také uspěl. Jednou ze zásad správního trestání je také to, že by sankce měla být přiměřená. Tedy nesmí být likvidační, avšak měla by odradit od jednání porušujícího zákonem stanovené povinnosti. Navrhovaný způsob určení sankce, tedy z procenta čistého obratu pachatele, má i v současné době k dispozici Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo např. Energetický regulační úřad. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte upozornit a připomenout politickou dohodu z 3. března letošního roku ve věci zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech na 20 dní. Jedná se o dohodu z jednání pana předsedy vlády se zástupci parlamentních stran v této věci. Protože jsem byl jednání přítomen, tak jsem si vědom toho, že všichni zástupci všech poslaneckých klubů zde v Poslanecké sněmovně s tímto vyjádřili svoji podporu.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 Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Valentu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, zástupce předkladatele zde uvedl všechny hlavní důvody, proč je tato novela zákona o elektronických komunikacích, ale i paralelní změna zákona o České televizi sněmovně předkládána a já nemám důvod již to jako zpravodaj dále nijak zásadně spolukomentovat.

Jak mnozí víte, po projednání návrhu novely zákona ve vládě následovalo 3. března již zmíněná schůzka předsedy vlády Sobotky se zástupci parlamentních stran, kde došlo ke konsenzu v rámci návrhu na zkrácení projednání z 60 na 20 dní mezi prvním a druhým čtením, tak aby tato novela měla ještě šanci na přijetí ještě do konce tohoto volebního období.

Pro vaši informaci, přestože je první čtení zařazeno až na dnešní den, a to tady pan ministr již také předesílal, novelu už předprojednal v rámci své vlastní iniciativy hospodářský výbor, kde se k zákonu vyjádřil nejen předkladatel či poslanci z hospodářského výboru, ale také např. předseda rady ČTÚ či zástupci nejvýznamnějších profesních organizací. Zástupci spotřebitelského sektoru zde byli jaksi opomenuti, na což mne jako zpravodaje tisku následně i písemně upozornili. Kolegyně a kolegové, v rámci zpravodajské zprávy si již nedovolím další vlastní subjektivní komentář k celé problematice. Zejména z tohoto důvodu vás, pane předsedající, nyní prosím o udělení přednostního práva vystoupení v podobné rozpravě, až ji otevřete. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám tedy obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda Poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se chtěl zeptat pana ministra, ačkoliv vím, že první bod je vždy nejtěžší. Zazněla tady spousta argumentů, byly to všechno slovy klasika sociální jistoty a klady, ale nezazněla tady věc, která si myslím, že z toho návrhu zákona zcela vyplývá, a je to v tom zákonu i napsáno, že by se mělo občanům říct, že je to bude stát velké peníze.

To jsou body, které nezaznívaly. Mluvilo se neustále o levnějších datech, o tom, že tento zákon přináší klady, ale bohužel ta realita je trochu jiná. Je to o přechodu na DVBT2, je to o vztazích mezi operátory a zákazníky, v čemž má pan ministr pravdu, a o nějakých smluvních pokutách a sankcích. Ale není to o levnějších datech.

A to si myslím, že 2,5 milionu lidí je stále ještě číslo, které se drží spíše při zemi, že ta část lidí bude daleko větší.

Já jsem zvědav a těším se na jeho vystoupení.

A třetí, poslední můj bod je, že pokud by došlo k dražbám, tak by na tom stát mohl vydělat miliardy. Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj.